Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych ještě reagoval i na pana kolegu Komárka.

Prostě ze zákona je dána povinnost platit ten poplatek. I komu. Ale v zákoně není výše poplatku. A proto tady musí být regulátor, který to bude regulovat a nedopustí takové věci, promiňte mi, řeknu možná nehorázné, nehorázné zvyšování toho poplatku. A pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, co se týká těch kopírek, to není jenom absurdita, to je taky nehoráznost. To je nehoráznost!

Děkuji. Po něm pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

O tom jsem hluboce přesvědčený.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Kolovratník s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Po něm pan poslanec Komárek. Mě mrzí, že jsem v nesouladu s jinak milým a svým oblíbeným kolegou Martinem Komárkem. Ale pane poslanče, kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, opravdu tady s tím pohledem já nemohu souhlasit.

Tak to fakt ne! To myslím, že tady ve sněmovně nikdo takhle nevidí. A ono to tady padlo ode mě i od kolegů. Jasně že je férové za autorství, za autorská práva zaplatit. Ale jestliže tady kolega hovoří o tom, že ten problém nejsme schopni řešit, že na internetu se hudba a autorství volně šíří, to přece není pravda. Jsme schopni to řešit. Já sám jsem uživatelem obou. Takže ty cesty jsou a my bychom se měli dívat dopředu, hledat moderní formy, a samozřejmě férové vůči oběma stranám. Ale jednoznačně se nemohu smířit s tím, abychom tady ze všech, kteří kopírují na vysokých školách, ve veřejných institucích, v knihovnách, abychom z nich paušálně dělali zloděje a podvodníky a vybírali za to nějaké paušální poplatky. To se na mě nezlobte, to je špatně! Pan poslanec Komárek, po něm pan poslanec Ploc s faktickou poznámkou. Nebudu tak nezdvořilý, abych některé kolegy nařkl z toho, že něco nepochopili, protože předpokládám, že mají IQ alespoň 90, a moje řeč byla poměrně jasná. Ale já jsem se asi vyjádřil špatně. Já jsem se asi vyjádřil špatně. Ale vy ostatní, kdo jste to slyšeli, víte, že jsem nikdy o žádné závisti nemluvil. Takže já jsem o závisti nemluvil. Já jsem prostě chtěl, a na tom v této debatě trvám, byť pouze faktickými poznámkami, nestojí to za zdržování, protože ono to stejně dopadne, jak to dopadne, já jsem pouze chtěl obrátit pozornost na to druhé hledisko. Aby ta debata nebyla příliš monotónní. Skutečně, problém ochrany duševního vlastnictví je problém poměrně velký.

Takže když někdo na to umění nemá, tak si ho prostě nekoupí.

Ale znovu říkám: Nelze mu to vyčítat. Nelze to vyčítat tomuto zákonu, to neumíme zatím vyřešit nikdo. Pan poslanec Ploc a jeho faktická poznámka. Po něm pan poslanec Fiedler. Děkuji za slovo.

A jinak můj názor je, že ten zákon je od samého začátku problematický. Už byl několikrát u soudu. Dokonce jednou byli autoři napadeni tím, že hotelový pokoj vlastně není veřejný, ale zaplatíte si tam za své peníze soukromí.

Protože na ty se kouká opravdu veřejně nejvíc. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Zareaguji na krátké vystoupení pana poslance Komárka, na jeho úvod. Já bych vás chtěl, pane poslanče Komárku, prostřednictvím pana předsedajícího ujistit, že se opravdu vyjadřujete nesrozumitelně a zmateně.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Protože je to skrytá daň a myslím si, že by se veřejnoprávní televize měla řešit úplně jiným způsobem a ne takto.

Děkuji. Pan poslanec Pilný a jeho faktická poznámka. Po něm pan poslanec Holík. Prosím, pane poslanče. Otázka je, jakým způsobem je provedena implementace.

Existují náhradní způsoby, jak se průmysl s tím vypořádává. To je prostě na stole a není pravda, že neexistuje řešení. Ale hledat náhradní řešení, že budeme zdaňovat kopírky?

Ten autorský zákon je dobrý.

Celá ta konstrukce je prostě absurdní.